Zvyšování prodejních cen pohonných hmot zároveň může vést k nárůstu inflace v důsledku dynamického růstu cen logistických služeb, v podstatě promítá se nám všude. Vzhledem k výše uvedenému dynamickému nárůstu globální ceny energií, které mají za důsledek zdražování energií, naše hnutí navrhuje změnit zákon o dani z přidané hodnoty tak, aby na dodání elektřiny a plynu bylo namísto základní sazby daně uplatněno osvobození od daně s nárokem na odpočet daně, čímž dojde ke zmírnění této situace, která nejvíce dopadá na nízkopříjmové rodiny a malé podnikatele.

Také se můžeme podívat do okolních zemí, které na rozdíl od současné pětikoalice pomáhají svým občanům v době krize.

Velice rozumným krokem se vydali Němci i v otázce veřejné dopravy.

V Polsku to prostě jde.

Ale také Slovensko, ať nechodíme tak daleko.

Proč to nejde u nás?

Na tomto místě se ptám kam se poděla vůle poslanců vládní koalice pomáhat?

Českou cestu, kterou zvolil Petr Fiala, je nechat dopadnout následky celého zvyšování cen na české občany.

Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, a nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Tomio Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

To lze několika cestami.